Nyní faktická poznámka pana poslance Davida Kasala, poté pan poslanec Stanjura, potom pan ministr zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím bych k panu kolegovi Klausovi.

A my ho zavádíme deset let. A povedlo se to v minulém období. Může to být kritizováno. Ale tady zaznívají dvě kritiky: na jednu stranu, že to není kompletní, a na druhou stranu, že to nefunguje.

Takže naopak si myslím, že jestliže to bude zavedeno takhle ve dvou krocích, že první krok je vůbec plošné nasazení a zavedení a v druhém kroku tam přidávat jako puzzle jednotlivé záležitosti, tak to vůbec nebude špatně. Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Děkuji.